Můžete se ptát, proč provozování STK. Má to dvě roviny.

Toto je reakce na kolegu Kolovratníka, protože jeho pozměňovací návrh samozřejmě eviduji, a proto právě je tam i ta komerční část, protože z té komerční části je ten projekt vlastně částečně samofinancován.

V druhé rovině ten pozměňovací návrh hovoří o tom, že takováto vysoká škola technického směru by mohla být ta, která poskytuje akreditace.

Je to určitý okruh byznysu, který tady existuje, a proč by vysoká škola v rámci poskytování tohoto vzdělávání, i dalšího následného vzdělávání nejenom pro ty absolventy, nemohla tyto prostředky získávat také a podílet se na zvyšování technické úrovně našich občanů? Čili tento projekt byl podán. V hospodářském výboru nebyla shoda na tom návrhu. Zaznívaly různé argumenty.

A aby nebylo ministerstvo dáváno jakoby negativně v pohledu, že se snaží něco šít někomu horkou jehlou, tak jsme se s ministerstvem domluvili, že ministerstvo připraví návrh, který je obecnější.

V podrobné se přihlásím k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost.

Dobrý den, dámy a pánové, já bych tady rád odůvodnil pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě pod číslem 789. Tento projekt realizovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s cílem prozkoumat možnosti, jak zvýšit bezpečnost jednotek požární ochrany a i ostatních účastníků silničního provozu, a to zejména při jízdě a v průběhu zásahu. Jedním z významných výsledků realizovaného projektu byl poznatek, že viditelnost světelné části zvláštního výstražného zařízení je v celé řadě dopravních situací pro bezpečnou přednostní jízdu zcela zásadní. Současně bylo potvrzeno, že modrý světelný zdroj doplněný o červený výrazně zlepšuje viditelnost vozidla s právem přednostní jízdy za určitých světelných a klimatických podmínek. Na základě poznatků získaných v rámci uvedeného projektu lze konstatovat, že zavedením červenomodré barevné kombinace světelné části zvláštního výstražného zařízení se výrazně zlepší její viditelnost, a to zejména ze tří důvodů. Změny fyziologie oka, kdy denní vnímání se děje pomocí čípků a noční vnímání pomocí tyčinek, má za následek změnu citlivosti oka na některé barvy, jejich vlnovou délku, a to podle různých světelných poměrů v průběhu dne.

Určité procento lidí, tedy i řidičů, je do určité míry barvoslepých, a proto mohou modrou barvu vnímat mnohdy omezeně.

Modročervená barevná kombinace světelné části zvláštního výstražného zařízení je zavedena do právního prostředí například u Slovenské republiky a využívá ji řadu let i slovenská policie. Podobně tuto barevnou kombinaci používají jednotky požární ochrany v Polské republice pro vedoucí vozidlo v koloně požárních automobilů. Změna barevného provedení by měla být plynulá. Návrh nijak neomezuje použití dosavadní modré barvy, a proto lze konstatovat, že s návrhem není spojen požadavek na navýšení finančních prostředků. Provedení modré a červené barvy je navrhováno u základních složek integrovaného záchranného systému, dále jen IZS, aby mohlo dojít k jejich odlišení ostatními účastníky silničního provozu. Zároveň je tím sledováno taktické hledisko rozhodovacího procesu velitele zásahu IZS při soustřeďování sil a prostředků základních složek IZS pro zdolávání mimořádné události.

Nyní udělím slovo panu poslanci Petrtýlovi, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Když vám řeknu, co je lepší, nebo když si položíme otázku přijet do servisu, nechat si připravit automobil na technickou kontrolu a potom přijet na stanici technické kontroly, kde vystojím několikahodinovou frontu, a potom odjedu buď s potvrzením uspěl, nebo neuspěl ze stanice technické kontroly.